A já předpokládám, že doufejme, že bude. Ale obdobně například státní podnik Lesy České republiky se v důsledku zvýšené poptávky po dřevě dostává ze ztrát do zisku. Příjem pro státní rozpočet další 4 miliardy korun.

Vybraných 127 miliard korun navíc však necítí ani občané, ani firmy, a pokud tyto peníze cítí, tak je cítí jenom proto, že je museli odevzdat státu. Samotné výdaje poprvé v historii přesahující 2 biliony korun nesměřují do těch správných oblastí.

Také děkuji. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Nebudu tak dlouze číst, jenom pár komentářů, a nebudou všechny kritické.

Buď platí věta číslo jedna, nebo platí věta číslo dvě.

Ano, nám se povedlo já jsem myslel, že to opozice ocení, a ona to přechází hlubokým mlčením že jsme zajistili dodávky.

Otevírá se v Holandsku a tu novou kapacitu budou využívat tři členské státy Evropské unie: samozřejmě Nizozemí, Francie a Česká republika. Je to zhruba v kapacitě jedné třetiny spotřeby.

Můžeme závidět to není správné slovo, můžeme poblahopřát našim kolegům ze Slovenska, kteří to na rozdíl od minulých vlád nepodcenili, v minulé otevřeli nové plynové spojení Polska a Slovenska, a tím se Slovensku zvýšila možnost diverzifikace zdrojů. Takže kolaps se zimou nehrozí, dodávky jsou zajištěny. V této chvíli řešíme ceny tak, aby byly přijatelné.

Dopadají na evropské občany včetně českých občanů. Nejsou účinné sankce bez toho, že by byly dopady, dramatické dopady na evropskou i českou ekonomiku, to my ale říkáme poctivě celou dobu.

To se neužívá jako ekonomická komodita v normálním tržním prostředí. To nemá s tržním prostředím nic společného, to, co převádí dlouhodobě Rusko.

Kdybychom to neudělali společně, myslím za podpory celé Poslanecké sněmovny, tak se díváme, jak nejmodernější zásobník plynu v České republice je prázdný.